Ještě podotknu, že v mezinárodním srovnání v České republice řeší deficit znalostí zaměstnanců pouze 50 % firem. V ostatních státech je to 74 % firem. Další čísla jsou potom ve zdůvodnění pozměňovacího návrhu. A mohu vám říct, že nejsou pro nás příliš příznivá. Navrhujeme tedy, aby byla zvýhodněna zvýšenou sazbou o 10 %, celkem v sumě 80 % průměrného hodinového výdělku, účast zaměstnance na vzdělávacích aktivitách, které jsou zabezpečované, zprostředkované nebo doporučené úřadem práce. Tady jenom podotknu, že nejde o to, že by úřad práce všechno organizoval, ale jde o to, aby ty záležitosti byly opravdu, opravdu smysluplné. Další náš pozměňovací návrh, který si dovolím teď jenom rámcově představit, se týká evidence uzavíraných dohod o pracovní činnosti a provedení práce.

Projevila se skupina lidí, kteří mají jediný příjem jen z toho, čemu se říká dohody, tedy dohody o pracovní činnosti a o provedení práce. Tito lidé na trhu práce nemají žádnou ochranu, žádnou podporu. Byl velký problém jim tehdy, jak si vzpomínáte, jakkoli pomoci, protože neexistuje u jejich velké části žádná evidence. Další pozměňovací návrh tedy zakotvuje povinnost pro zaměstnavatele hlásit tyto dohody do evidence České správy sociálního zabezpečení jak u účastníků nemocenského pojištění, tak u těch, kteří nejsou účastníky nemocenského pojištění. Jak Česká správa sociálního zabezpečení, tak úřad práce vítají tuto úpravu jako ochranu pracovníků před tlakem na nelegální zaměstnávání či souběhy těchto dohod.

Poslední pozměňovací návrh, který avizuji a podáváme s kolegou Onderkou a já se k němu poté přihlásím v podrobné rozpravě, se týká obnovení znovuzavedení zaměstnavatele oznamovat krajské pobočce úřadu práce České republiky nebo živnostenskému úřadu volná pracovní místa. Tato povinnost platila pro zaměstnavatele do roku 2011. Od těchto prognóz se odvíjí a musí odvíjet potřeby v odborném vzdělávání, zaměření celoživotního vzdělávání i případné podpory zvyšování kvalifikace či odborné způsobilosti. Kolegyně a kolegové, ještě dodávám ke všem pozměňovacím návrhům: zdůrazňuji, že neznamenají novou administrativu pro zaměstnavatele, jen do již zavedených evidencí a formulářů budou zaměstnavatelé zadávat navrhované a požadované údaje. Žádný z těchto návrhů také nemění parametry a principy vládní novely ani komplexní pozměňovací návrh Romana Sklenáka, který považujeme za zásadní. Pozměňovací návrhy, ke kterým se přihlásím v podrobné rozpravě, vládní návrh pouze doplňují a reagují na požadavky a problémy z praxe. Požádám vás tedy pak o zvážení podpory těchto pozměňovacích návrhů. Děkuji.

Prosím, máte slovo.